Je přece důležité, abychom byli schopni přispět k tomu, že ten konflikt bude ukončen, že přece se máme podílet jako Česká republika na dalším mírovém vývoji nejen v Evropě, ale i jinde ve světě jako, řekl bych, zakládající nebo právní nástupce zakládajícího člena Organizace spojených národů. Je to naše právo a je to dokonce naše povinnost, abychom se tak chovali.

Jestliže platí v Evropě volný pohyb osob, řekněte mi, jaká je legitimita rozhodnutí ať už jakkoli legitimní, nebo nelegitimní Komise k tomu, aby nám řekli, že my musíme přijmout na základě kvót někoho. Odpověděla Komise někdy některému z ministrů české vlády na to, že když nám je sem přesune, jestli je máme zavřít do věznice nebo do detenčního zařízení a držet je tam pod zámkem, protože když oni přišli do Evropské unie, tak přece jak jim máme zabránit v tom, aby nevyužívali ten základní pilíř výstavby Unie, to znamená volný pohyb osob? To přece je zásadní problém. Postavili jsme se někdy, nebo alespoň informovala vláda České republiky Poslaneckou sněmovnu o tom, že se postavila proti kvótám takovým způsobem, abychom tomu mohli zabránit?

Prosím vás, je to přece legitimní otázka, jestli stavíme Evropskou unii na tom, že byrokratické orgány mají větší pravomoc než volení zástupci! A teď nemluvím jenom o České republice.

Ale to je přece zásadní otázka. A tady nezáleží na tom, jestli jsme politicky orientovaní nalevo nebo napravo nebo ve středu, jestli jsme konzervativní nebo liberální. Přece je důležité, jestli platí základní princip.

To není žádná jednoduchá situace.

Když v minulém volebním období tehdejší petiční výbor, který má na starosti lidská práva v českém parlamentu, chtěl navštívit Lampedusu, tak víte, jaká byla odpověď italské strany? Že je tam tak nebezpečná situace, že neumějí zajistit ochranu českých zákonodárců v přístavu.

Ale my nemůžeme platit za rozhodnutí jiných s odůvodněním, že to je naše solidární povinnost. A já to odmítám. Odmítám hlasovat pro rozpočet, ve kterém bude napsáno, že my zaplatíme Spolkové republice Německo, Itálii, Francii, dalším státům, nebo Spojeným státům americkým za to, že rozvracely tyto státy.

Já mám jiný poznatek.

Nepřejte si, abych vám tady četl záznam od jedné zdravotní sestry, která byla napadena v nejmenovaném abych se tady nedopustil nějakého přestupku německém městě, když šla z práce z nemocnice a byla napadena těmi migranty.

Víte, a já vidím ten nestejný metr, který tady máme.

Proto moje výzva je k tomu, aby vláda České republiky měla dostatečný mandát od Poslanecké sněmovny k tomu, aby aktivně pracovala pro to, že namísto kvót se Evropská komise má starat o řešení příčin samotné migrační krize. To je náš úkol, to je náš cíl a to je způsob řešení. Děkuji panu předsedovi Filipovi.